Tak říká pan předsedající, že máte interpelovat, ale já odpovím. A druhý den to vyšlo.

Jestli mluvíte o nějakém rozpracovaném pokynu Finanční správy, podstatné je to, že jsem podepsala generální pardon.

Děkuji.

Věřím, že všechny ty tři interpelace se v klidu stihnou.

A chtěl jsem poprosit, kolik je přesně ten počet, jsou to nějaké stovky určitě. Tato interpelace se nazývá ve věci skandální šikany podnikatele Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj.

Téměř milion žádostí za 23 miliard. A kromě toho trasují. A samozřejmě budeme to řešit.

Tuto interpelaci považuji za projednanou. Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl paní poslankyni Věře Kovářové ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol. Projednávání bylo přerušeno do přítomnosti premiéra, nemůžeme tedy pokračovat. První místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček odpověděl na interpelaci poslance Jana Lipavského ve věci nového bezpečnostního zákona v Hongkongu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1001. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka. V úvodu jsem četl jeho omluvu z dopoledního jednání. Není možné projednávat. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci poslance Leo Luzara ve věci poskytnutí podkladových materiálů vztahujících se ke společnosti OKD. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1011. Projednání bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedkyně vlády a ministryně financí, která je nyní přítomná, můžeme pokračovat v rozpravě.

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, mé otázky budou směřovat na paní ministryni financí.

Tato rozhodnutí jsou směřována k urychlenému ukončení těžby černého uhlí.

Může ohrozit ekonomické, bezpečnostní a stabilní prostředí v Moravskoslezském kraji. Máme tady velký problém se skladováním případného dovozu uhlí, protože kraj nedisponuje prostory mimo elektrárnu Dětmarovice, kde by bylo možné skladovat z bezpečných důvodů takovéto obrovské množství uhlí, které je potřeba. Moravskoslezský kraj taky nedisponuje dostatečnými kapacitami dopravními, aby mohl výpadek uhlí z OKD doplnit a dovézt například ze zahraničí.

Samozřejmě jsou ohroženy i navazující průmysly, což se týká hlavně hutnictví a strojírenství v Moravskoslezském kraji, ale i širší republice, protože výrobky z Moravskoslezského kraje, z největších hutí a železáren, samozřejmě zásobují celou republiku a vývoz.